Samozřejmě se jedná o klima, změny klimatu, o to, zdali jsme změny klimatu zavinili my lidé svým životem na Zemi a zdali proti nim musíme bojovat, nebo zdali je vhodnější se na změny, které také mohou nastávat přirozeným vývojem, který probíhá po miliardy let existence naší planety, připravovat.

I když pravdou je, že tady zrovna dochází k některým změnám, a já bych je chtěl ve svém vystoupení zmínit. Začnu u příjmů.

Výdaje na evropské projekty, jak se blíží konec programového období, se zvyšují, je potřeba dohánět ztráty, které vznikly na začátku období.

To asi nikdo z nás nezpochybňuje.